Dále budeme hlasovat o výboru pro bezpečnost. Ptám se, kdo je pro tento návrh.

Tento návrh byl přijat. Jako další byl přednesen návrh na přikázání výboru pro evropské záležitosti ze strany pana poslance Lipavského. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Také tento návrh byl přijat. Dále byl navržen zahraniční výbor. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s tím, aby byl návrh přikázán zahraničnímu výboru. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. A konečně byl navržen rozpočtový výbor jako poslední.

Kdo je proti? Hlasování číslo 116, přihlášeno je 144 poslanců, pro 121, proti 5. I tento návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání jako dalšímu výboru výboru pro obranu, výboru pro bezpečnost, výboru pro evropské záležitosti, rozpočtovému výboru a zahraničnímu výboru.

O tomto návrhu nyní budeme hlasovat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro prodloužení lhůty. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat a lhůta byla prodloužena. S přednostním právem pan předseda Bartošek a poté s přednostním právem pan místopředseda Filip. Děkuji. Dovolte mi krátké shrnutí proběhlé diskuse a závěrečného hlasování. V mnoha věcech mě projednávání tohoto bodu překvapilo. Jednak neschopnost jakéhokoli člena vlády vystoupit na mikrofon a veřejně říct a zdůvodnit stanovisko vlády. Odpusťte, pane vicepremiére , ale osobně to považuji za zbabělost, dát jasné stanovisko, proč a jakým způsobem přemýšlíte a jak jste rozhodli. Vážím si vašeho postoje včetně toho, že jste ho vyjádřili veřejně. Stejně tak jako jsem přesvědčen, že pro zbytek hnutí ANO schválení tohoto bodu a propuštění do dalšího čtení je cena vznikající koalice, která bude opřena o hlasy KSČM. Do budoucna to v praxi znamená jednu věc a to je v rámci krátkodobého zisku zradit dlouhodobé spojence. Obávám se, že tohle je politika, kterou sem přinese hnutí ANO. A v podstatě vy, kteří jste to propustili dál, jste jasně řekli, že pro vás Izrael není spojencem. Poslední věc, která mě osobně překvapila, byl postoj poslanců hnutí SPD. Máte program. Opakovaně se vymezujete vůči islámskému terorismu a vůči islámu jako takovému. Írán je stát, který podporuje a financuje mezinárodní terorismus.

Musíte se rozhodnout, jestli preferujete prachy, anebo strategické spojenectví. Dnes jste ukázali, že pro vás jsou peníze, ať už jsou od kohokoli, důležitější. Děkuji.

Máte slovo. Děkuji. Vážený pane předsedo, vzhledem k tomu, že jsem ani neurgoval, abyste mi dal závěrečné slovo před hlasováním, tak to udělám nyní, po skončení tohoto bodu.

To je tedy na účet eurohujerů, kteří se tady vyjádřili. A teď mi dovolte ještě jednu maličkost. Víte, ono v takovém zákoně argumentovat způsobem, který jsme tady předvedli, nebo někteří tady předvedli, je opravdu na pováženou.

To přeci oznámil úplně někdo jiný. Další demagogie, která tady byla včera zejména ze strany Miroslava Kalouska, on samozřejmě ocitoval slova prezidenta Rúháního, to oceňuji, že našel odvahu to ocitovat. Ale on to ocitoval jenom zčásti, jenom tak, jak se mu to hodilo do té debaty. Stejně tak jako tady paní kolegyně

Tak co to je za argumentaci? To se opravdu nic nestalo mezi tím?